Poštovane kolegice i kolege, kao što je najavljeno sada ćemo krenuti na izjašnjavanje o amandmanima na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici, drugo čitanje, P.Z.E. broj 13. Predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena. Amandman je podnio zastupnik Željko Pavić. Molim predstavnika predlagatelja da se očituje o podnesenom amandmanu. Gospođe i gospodo zastupnici, predlagatelj podneseni amandman ne prihvaća. Dajem slijedeće obrazloženje. Odredbom Članka 2. stavka 5. važećeg Zakona o osobnoj iskaznici propisano je da je davatelj usluga certificiranja koji obavlja poslove izdavanja certifikata iz stavka 3. i 4. ovoga članka pravna osoba ovlaštena za izradu osobnih iskaznica. Konačnim prijedlogom zakona provedeno je samo terminološko usklađivanje ove odredbe zakona o osobnoj iskaznici s odredbama Uredbe o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu. No zadržan je model izdavanja certifikata uspostavljen Zakonom o osobnoj iskaznici donijetim 2015. godine. Naime, u najvećem broju članica EU u kojima elektronička osobna iskaznica sadrži kvalificirane elektroničke certifikate njih izdaje jedan kvalificirani pružatelj usluga povjerenjem te je ovaj model prihvaćen i u RH radi višestrukih prednosti koji se njime ostvaruju. Izdavanjem certifikata od jednog izdavatelja osiguravaju se najniži troškovi izdavanja elektroničkog dokumenta za državljane RH odnosno cijene osobne iskaznice koju građani plaćaju prilikom njezina ishođenja. Podsjećam cijena izdavanja osobne iskaznice koja sadrži 2 certifikata iznosi 79 kuna i 50 lipa. Uključivanjem više pružatelja usluga povjerenja u sustav izdavanja osobne iskaznice koji se sada provodi uveli bi se dodatni koraci i aktivnosti za građane koji bi produžili i poskupili proces izdavanja osobne iskaznice.

Znači ako je uzeo certifikat kod drugog pružatelja usluge povjerenja da taj certifikat jednostavno se prenese na osobnu iskaznicu i da ga tako može koristiti. Na ovaj način će naši građani imati dupli trošak. Imat će trošak postojećeg certifikata i novog certifikata. S obzirom na to da se ti certifikati vežu za servise koje ste vi predvidjeli i zapravo nastavili razvijati nakon uspostave sustava nadzornog identifikacijskog sustava za pristup do e-građanina i reklamirate to kao sustav koji će omogućiti da se dođe do svih ostalih usluga, smatramo da bi trebali svi certifikati koji su u upotrebi biti i dalje u upotrebi i na taj način bismo zapravo trebali omogućiti građanima da bez obzira na to sa koje strane pristupa i tko mu je dao taj certifikat da može doći do svoje usluge na sustavu e-građana. Osim toga certifikati koji su izdani od drugih pružatelja služe i za potpis i za autentikaciju tako da ne vidimo problem zašto se to ne želi staviti u zakon. Mislim da tehnološki to nije problem ne poskupljuje ništa na strani pružatelja trenutne usluge odnosno izdavatelja osobne iskaznice eventualno može poskupiti nešto na strani ostalih pružatelja usluga povjerenja, al to nije problem izdavatelja osobne iskaznice.

Hvala lijepo. Amandman se ne prihvaća iz razloga navedenih uz prethodni amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Što se tiče prijedloga smanjivanja potrebnog broja birača za predlaganje raspisivanja referenduma za, sa 205 na 10% te prijedloga smanjivanja veličine potrebne za donošenje odluke na lokalnom referendumu iste je potrebno razmotriti u kontekstu odredaba novog Zakona o referendumu vodeći računa o tome što bi to značilo u jedinicama s malim brojem birača.

Ovakvim zapravo odbijanjem amandmana vi priječite izjednačavanje amandmana i visine potrebnog broja glasova na lokalnoj razini sa onim što je to potrebno na državnoj razini. Smatramo da isti postotak ste mogli zaobići ukoliko se pozivate na novi Zakon o referendumu na način da ste to uglavili u ovaj zakon. No, obzirom kažem da ste odbili ovaj amandman mi ćemo u svakom slučaju tražiti glasanje. Primjerice u postojećem Zakonu o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne područne i regionalne uprave i samouprave propisano je u Članku 6. da se na lokalnom referendumu odlučuje većinom birača koji su glasovali uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača jedinice lokalne uprave i samouprave odnosno jedinice područne točnije regionalne samouprave u kojoj je raspisan referendum. To pravilo bilo je zakonom propisano, ali je izmijenjeno u ustavnim promjenama 2010. godine.

Amandman se ne prihvaća, amandman je istovjetan prethodnom amandmanu Kluba zastupnika MOST-a te se ne prihvaća iz razloga navedenih uz prethodni amandman. Zapravo ovakvo pravilo, ovakvo pravilo je iznimno nekorektno prema biračima koji glasaju za određeni prijedlog jer se protiv njih računaju ne samo oni koji su glasali protiv na referendumu već i oni koji na referendum naravno nisu ni izišli kojima je u biti više-manje svejedno. Referendum ne bi smjeli odlučivati oni kojima je svejedno i koji nisu zainteresirani, a takvi ne odlučuju niti izbore jer nemojmo zaboraviti da na posljednjim izborima za ovaj saziv sabora glasovalo je svega cca 47% građana, manje od polovice dakle, a sabor će donositi na stotine zakona u ovom mandatu. Samim time je zapravo upitna njegova legitimnost kao takvoga. Umjesto pravila koje inzistira na izlaznost birača mi predlažemo zapravo kvorum prihvaćanja odluke na referendum od najmanje 25% birača u jedinici lokalne i regionalne uprave i samouprave. Takvo pravilo je prihvatljivije i u pravilu se preporuča kod propisivanja pravila o odlučivanju.

Hvala lijepo. Amandman se ne prihvaća, amandmanom se također predlaže smanjivanje potrebnog broja birača za predlaganje raspisivanja referenduma sa 20% na 10%, a što je potrebno razmotriti u kontekstu odredaba novog Zakona o referendumu koji je u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. U preostalom dijelu odredbe amandmana istovjetne su odredbama prijedloga zakona tako da se ni ne radi o amandmanu. Hvala lijepo. Amandman se ne prihvaća kao i kod prethodnih amandmana predlaže se smanjiti potreban broj birača za predlaganje raspisivanja referenduma sa 20% na 10%, a što je potrebno razmotriti u kontekstu odredaba novog Zakona o referendumu te se ne prihvaća iz razloga navedenih uz prethodne amandmane.

Tako da je ovakvo odbijanje malo čudno. A što se tiče znači toga da bi se to riješilo drugim zakonom, Zakonom o referendumu postoji onda sumnja zašto se ovdje to već nije krenulo rješavati. Mislim da ako se to misli riješiti u drugom zakonu, da će to sigurno opet se vratiti na ovaj zakon. Samo ću reći, znači u ovom vašem tekstu prijedloga izmjena i dopuna stoji da ste htjeli povećati parcitipativnost. Parcitipativnost građana se stvarno može povećati referendumima, dakle koji se moraju omogućiti i oni moraju biti pristupačni i to je ono što mislim ovdje više-manje se svi slažemo, tako da ono što se nadam da će ipak nešto biti od toga uvaženo, iako se to sad tako ne čini. Amandman se ne prihvaća. Dodani članak 24b. sadrži 8 stavaka bez alineja. Ako se mislilo na dodavanje riječi u stavak 7. koji glasi: „Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, gradsku četvrt ili gradski kotar, a savjetodavno za općinsko odnosno gradsko vijeće i općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika.“ Sadržaj predloženog amandmana ne uklapa se u stipulaciju navedene odredbe niti po smislu može biti dio iste, a što se tiče sadržaja samog amandmana isti je potpuno nedorečen. Dobro, umjesto da brojimo alineje možda smo se trebali koncentrirati na sadržaj onoga što je ovdje bilo rečeno.

Mislim da ovdje stvarno ništa dramatično nije se tražilo, osim da pismeno obrazloženje razloga neprihvaćanja mišljenja se ponudi kao nekakav argumentirani razlog zašto se nešto nije prihvatilo, ali evo brojale su se alineje i stavci, pa to je vjerojatno bilo važno da se o amandmanu glasa. Amandman se ne prihvaća.

Dakle, 10% primjerice konkretno na grad Zagreb izlazi negdje oko 70 i nešto tisuća potpisa. Dakle, vi ste u ovaj članak ugurali zapravo i peticiju koja nije bila sastavni dio ranijega prijedloga zakona. Zapravo u članku 6. propisuje se da građani imaju pravo predstavničkome tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) uprave i samouprave predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenoga pitanja iz njegova djelokruga, te podnositi peticiju o pitanju samoupravnog dijela općine. Drugim riječima, često puta će ovo biti na volji ili nevolji samoga predstavničkoga tijela naravno kao takvoga. Predstavničko tijelo dužno je o ovim pitanjima odlučiti ili raspravljati ukoliko je to predložilo 10% građana.

Hvala lijepo. Amandman se ne prihvaća. Amandman je istovjetan prethodnom amandmanu Kluba zastupnika MOST-a, te se ne prihvaća iz razloga navedenih uz prethodni amandman. Građani nisu ovo koristili jer je postavljen previsok kako rekoh prag od 10% naravno potpisa potrebnih da bi se raspravljalo o nekoj temi. Ustava RH propisuje da svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih naravno odgovor. To je ustavno pravo građana i svatko je može podnijeti, ima pravo na njega dobiti odgovor. Stoga nije u skladu sa Ustavom ograničiti ustavno pravo građana na predstavku, odnosno peticiju, zahtjev da je mora potpisati 10% građana u jedinici lokalne, regionalne uprave i samouprave. Primjerice, spomenuo sam vam grad Zagreb koji čini mi se ima negdje oko 695 000 birača.

Dodani članak 25. sadrži 4 stavka bez alineja. Ako se mislilo na zamjenu riječi u stavku 2. u odnosu na rok za davanje odgovora podnositeljima smatra se neopravdanim taj rok skratiti sa tri mjeseca na jedan mjesec. Navedeni rok od tri mjeseca egzistira u zakonu već dugi niz godina i nikada nije doveden u pitanje, te je potrebno voditi računa o dinamici održavanja sjednica predstavničkog tijela. To je jako lijepo. Znači, postoji neko razumijevanje između nas ipak. Ono što je ovdje bila intencija ovog amandmana da se skrati taj nepotrebno dugačak rok u kojem je predstavničko tijelo lokalne i područne (regionalne), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave moralo, odnosno mora raspraviti prijedlog građana za donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili peticiju o pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine, grada odnosno županije od lokalnog značenja.

Prema tome, meni se čini da je i ovo jedan bio afirmativan prijedlog, ali eto šta je tu je. Brisanjem prava na neplaćeni izostanak sa posla nije dovedeno u pitanje pravo člana predstavničkog tijela na opravdani izostanak s posla, te je i nadalje jasno propisano da član predstavničkog tijela ima pravo na opravdani izostanak sa posla.

Dosadašnjim zakonom je bilo propisano da članovi predstavničkih tijela u jedinicama lokalne i područne samouprave imaju pravo na neplaćen izostanak sa posla kako bi sudjelovali sjednicama. Postavlja se pitanje što ako je poslodavac vezan uz vlast u županiji gradu ili općini i jednostavno ne dođe do dogovora i neće imati pravo prisustvovati sjednicama. I zato tražimo brisanje članka 9. kojim se mijenja članak 31. Hvala lijepo. Amandman se ne prihvaća. O tome hoće li se naknada odrediti po održanoj sjednici ili na drugi način odlučit će samo predstavničko tijelo. Što se tiče određivanja visine naknade predlagatelj smatra da je rješenje utvrđeno prijedlogom zakona primjereno vezano uz izostanak s posla obrazloženje je isto kao za amandman 10. Kluba zastupnika SDP-a. U odnosu na prijedlog da se ovim zakonom uređuju naknade članova upravnih tijela, ustanova nad kojima jedinice lokalne odnosno područne samouprave ima osnivačka prava isto je potpuno neopravdano jer upravna tijela ustanova ni u kojem smislu se ne uređuju sa ustavnim propisom koji se uređuju lokalna i područna (regionalna) samouprava. Pa tako ni naknade članova upravnih tijela ustanova ne mogu biti predmetom uređenja ovoga zakona. Dakle, ondje gdje se stvar može zakamuflirati ili prebaciti negdje drugdje onda se tu pozovete na nekakve takve akte. Ja ću vam reći jednu stvar, hvala bogu dragom pa imam dvije mogućnosti jer je isti amandman. Dakle, sami prijedlog ovog zakona u smislu iznosa, gornje granice iznosa kojeg može dobiti netko u regionalnoj upravi i samoupravi, bruto iznosa u prosjeku na šest sjednica na razini godine dana, dakle izlazi po vijećniku negdje oko 2400 kuna. Iznos koji je poprilično veliki.

Dakle, ljudi u Saboru rade za 5500 kuna, a netko će na dvije sjednice na koje će doći trilaliti dva sata zaraditi iznos kojega netko zaradi u cijelome mjesecu.

Amandman se ne prihvaća.

To je ono što ima svatko onaj tko nešto u ovoj državi radi. Ovo je deset puta otprilike više što vi omogućujete predstavničkome tijelu za nekakva dva sata vremena koje će provesti najčešće šuteći i podižući ruke za ono što je netko predložio. Radi racionalizacije troškova u ovakvom zakonu mi vam predlažemo ozbiljno smanjenje naknada za vijećnike. Član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu po održanoj sjednici na kojoj je bio nazočan u skladu sa odlukom predstavničkog tijela naravno. Visina naknade određuje se u bruto iznosu, a ne smije se odrediti u iznosu većem od 20% iznosa minimalne plaće i utvrđene u skladu sa zakonom kojim se propisuje na način utvrđivanja iznosa minimalne plaće. Pritom bi trebalo odrediti dodatno pravilo da se tu naknadu isplaćuje u slučaju da se održe dvije ili više sjednica u jednom mjesecu kako se ne bi zloupotrebljavalo pravo na naknadu. Kako se sada sjednice održavaju prosječno svaka dva do tri mjeseca troškovi bi bili niži nego što su oni to sada.

Amandman se ne prihvaća. Amandman je sadržajno sličan amandmanu Kluba zastupnika SDP-a te se ne prihvaća iz razloga navedenih u obrazloženju uz amandman broj 10. Znači ako su ove izmjene i dopune loše ili manje loše, onda je ovaj stavak stvarno kriminalan. Znači ovim stavkom se omogućuje poslodavcu da utječe na člana predstavničkog tijela da li će jednom konobaru dozvoliti njegov gazda da ode na sjednicu stvarno ne bi trebalo biti regulirano ovim zakonom. I ne znam zašto se išlo na ovakve izmjene ako ste rekli da je to uvijek bio opravdan razlog izostanka s posla. To mora biti opravdan razlog izostanka s posla. A sa ovim izmjenama se priznaje, ono što se ne voli priznati ali je ovim postalo očito da se samo određene klase u Hrvatskoj mogu bavit politikom i to nije radnička klasa koju će trebati poslodavac odobravati da ode na sjednicu. Ovim se krši Opća deklaracija o ljudskim pravima prema kojoj svatko ima pravo sudjelovati u upravljanju svojom zemljom. Vi ste ovim izmjenama doveli ljude u situaciju da im poslodavci utječu na to hoće li biti na sjednici ili ne. To je potpuno neprihvatljivo. Što se tiče određivanja visine naknade predlagatelj smatra da je rješenje utvrđeno prijedlogom zakona primjereno. Smatramo da upravo vaš prijedlog naknada vijećnicima kako u općinskim, tako gradskim vijećima, tako županijskim skupštinama nije uopće primjeren jer je fiksno vezan za određen kunski iznos. Svi znamo da danas sto kuna neće imati istu vrijednost kao za pet godina, a ovaj zakon ako ga donosite, vjerojatno ga donosite na neki duži period i ovako su predstavnici u vijećima toliko degradirani s obzirom da izvršna vlast ima apsolutno svu vlast imamo šerife po općinama i gradovima, a sa ovim prijedlogom, odnosno izmjenama i dopunama zakona u potpunosti ste degradirali zakonodavnu vlast. Amandman se ne prihvaća. Upućivanju na preporuku nadležnih tijela o okupljanju određenog broja osoba u zatvorenom prostoru i odluke nadležnog tijela kojom se zabranjuje okupljanje određenog broja osoba u zatvorenom prostoru nije mjesto u ovom zakonu i sasvim je izlišno, jasno je da su se odluke i preporuke nadležnih tijela sukladno posebnim propisima dužni svi pridržavati. Bilo je situacija kada su predsjednici vijeća određivali da će se sjednice održati elektroničkim putem, a istovremeno se u određenom gradu ili mjestu su se održavala razno razna sportska natjecanja sa gledateljima. Dakle, ako podvučemo nije bilo apsolutno nikakve potrebe za elektroničkom sjednicom. Most predlaže da u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti da zakon kao takav uglavi u članak održavanje sjednice elektroničkim putem. Dokaz koji bi se uz, naravno takav poziv ili realizaciju same elektroničke sjednice što bi trebalo biti sastavni dio jest primjerice ne znam mišljenje epidemiološke službe ili nešto slično.

Dakle, ukoliko slijedimo praksu i unutar epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj i pogledamo razno razne oblike sastanaka gdje sudjeluje evo u ovoj sabornici 41 čovjek definitivno da u određenim sredinama postoje uvjeti prostora unutar kojih se sjednica kao takva održati može. Nije podijeljen u alineje nego stavke. Dodavanje predloženog stavka značilo bi ograničavanje broja mandata općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, te njihovih zamjenika. Postavlja se pitanje opravdanosti takvog rješenja jer ograničavanje broja mandata izvršnog čelnika može predstavljati zapreku za izražavanje volje birača da biraju one kandidate koje smatraju najprikladnijima, pa tako i one koji su već imali prilike birati i s čijim su radom upoznati. Osim toga, u slučaju ograničenja broja mandata isto bi trebalo jasno precizirati što znači najviše dva mandata uzastopno, odnosi li se na mandat ostvaren i na redovnim i na prijevremenim izborima, a može se postaviti i pitanje opravdanosti ograničavanja broja mandata za samo jednu izbornu dužnost na lokalnoj razini, odnosno za izvršno tijelo.

Zato što su naši vodeći politolozi upozorili na ovaj fenomen lokalnih šerifa, da se grade klijentelističke mreže.

Osnovno načelo demokratičnosti je smjena, dakle sprječavanje da se dugogodišnji nosioci izvršne vlasti utabore, da stvore svoju klijentelističku mrežu, da se ponašaju kao pravi šerifi bi se moglo eto tim dodatkom riješiti. Na ovaj problem prilikom uvođenja neposredno izabranog načelnika, gradonačelnika, župana upozoravano je više puta kažem od strane vodećih politologa. I sad već imamo negativna iskustva. I svima je jasno kad kažemo lokalni šerifi, sigurna sam u ovoj dvorani a i šire, da znamo o kojim to licima govorimo. A kad govorimo o demokraciji, onda govorimo o temeljnom načelu demokracije, a to je da se bira i da se bude biran, a ne šta vi kažete da se jedno lice prepoznatljivo ima pravo kandidirati iz mandata u mandat i na taj način postaje praktički nesmjenjivo. Amandman se ne prihvaća. Institut privremenog zamjenika koji zamjenjuje gradonačelnika, odnosno župana koji je za vrijeme trajanja mandata spriječen u obavljanju svoje dužnosti prijedlogom zakona uređen je na drugačiji način pri čemu taj privremeni zamjenik ne postaje izvršno tijelo. Dakle, svi moji amandmani osim amandmana pod brojem 35 su povezani i odnose se na izmjene u smjeru zadržavanja dva zamjenika župana i gradonačelnika u županijama iznad 250 000 stanovnika i gradovima iznad 100 000 stanovnika, te jednog zamjenika gradonačelnika i načelnika u gradovima i općinama sa manjim brojem stanovnika od toga. No pod uvjetom da zamjenici na svim razinama dakle budu volonteri bez naknade bez obzira na veličinu županije, grada ili općine. Iznimka bi bila jedino da jedan zamjenik može profesionalno obnašati dužnost samo i jedino u slučaju ako je župan gradonačelnik ili načelnik volonter. Dakle, time bi se znatno veće uštede postigle nego na ovaj način, a opet više ne bi bilo potrebe za uvođenjem instituta privremenog zamjenika kojeg smatramo u najmanju ruku dvojbenim i lošim. Dakle, svi amandmani koje sam podnio, da ne objašnjavam kasnije onda svakog zasebno su povezani i u ovisnosti prihvaćanje amandmana pod rednim brojem 24 i amandmana pod rednim brojem 42 osim amandmana 35 koji ću dakle onda još naknadno dodatno pojasniti i tražim glasanje. Amandman se ne prihvaća. Navedeni prijedlozi su bespredmetni s obzirom da se ne prihvaća amandman broj 18. Amandman 20. zastupnice Katarine Peović. Hvala lijepo. Amandman se ne prihvaća. Prijedlog je protivan koncepciji čitavog zakona. Institut povjerenika Vlade RH koji se imenuje kao privremeno rješenje u točno određenim situacijama ne može se izjednačiti s dužnošću predsjednika predstavničkog tijela.

Znači, ovo je rješenje bilo negdje prije 10-tak godina u praksi, dakle ako i prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku i gradonačelniku koji nemaju zamjenika u toj jedinici će se raspisati prijevremeni izbori za općinskog načelnika odnosno gradonačelnika. Smatram da nema potrebe da se do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika ili gradonačelnika prema prijedlogu stavlja u ruke isključivo povjereniku Vlade RH, znači jednako kao u spriječenosti predsjednika države u funkciju znači obnavlja, obavlja predsjednik sabora tako i na lokalnoj razini. Mislim predsjednik predsjedničkog tijela može zamijeniti općinskog načelnika ili gradonačelnika koji nemaju zamjenike, a prije raspisivanja prijevremenih izbora ne znam stvarno ni koja je intencija ovog zakonodavnog prijedloga izmjena osim da HDZ ne regulira i ne upravlja i u onim sredinama gdje zapravo nije osvojio vlast. U slučaju spriječenosti jel, gradonačelnika ili načelnika onda će on imenovati jel, svog povjerenika. Kažem tako je bilo i prije 10-tak godina u praksi. Amandman se prihvaća u izmijenjenom obliku. Amandmanom 21. se omogućava pravo na jednog zamjenika gradonačelnika odnosno općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave, općinama i gradovima koji imaju preko 10.000, a ne samo preko 35 do 100.000 stanovnika. Ujedno s obzirom da je dužnost zamjenika općinskog načelnika koji se bira zajedno s njim brisana iz odredaba prijedloga zakona dodaje se opća norma slijedom koje se odredbe zakona koje se odnose na zamjenika gradonačelnika koji se bira zajedno sa gradonačelnikom odnose i na zamjenika općinskog načelnika koji se bira zajedno s općinskim načelnikom. Slijedom prihvaćenih amandmana Članak 16. sada glasi: Članak 41. mijenja se i glasi: U županiji koja ima više od 250.000 stanovnika i gradu koji ima više od 100.000 stanovnika župan i gradonačelnik imaju 2 zamjenika koji se biraju zajedno s njima na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu. U županiji koja ima do 250.000 stanovnika, jedinici lokalne samouprave koja ima preko 10.000 do 100.000 stanovnika i gradu koji je sjedište županije, župan i gradonačelnik odnosno općinski načelnik imaju jednog zamjenika koji se bira zajedno s njim na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu. Odredbe ovog zakona koje se odnose na zamjenika gradonačelnika koji se bira zajedno s gradonačelnikom primjenjuje se i na zamjenika općinskog načelnika koji se bira zajedno sa općinskim načelnikom.

Poštovani, da, predsjedavajući tražimo stanku od 10 minuta u ime Kluba Hrvatskih suverenista kako bi se dodatno konzultirali o amandmanima koji su pred nama. Prihvaćanjem ovog amandmana HDZ-a od strane resornog ministarstva, ministar Malenica se posuo pepelom jer je upravo prije nekoliko dana ovdje rekao da je najbitnija stavka uštede gašenje brojnih donačelnika i zamjenika gradonačelnika. Ovo samo pokazuje da je morao se povući pred interesima stranke, pred interesima pojedinaca i očigledno je stranački interes daleko iznad interesa šire zajednice. Mislim da nakon ovoga ministar Malenica nikad više u usta trebao staviti riječ reforma lokalne samouprave jer prihvaćanjem ovog amandmana vraćamo se na startnu poziciju.

Možemo nastaviti. Dobro. Slažemo se svi? Dobro. Hvala lijepa. 22. amandman zastupnika Sanje Udović i Arsena Bauka. Amandman se prihvaća u izmijenjenom obliku. Amandmanom 22. se omogućava pravo na jednog zamjenika gradonačelnika odnosno općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave općinama i gradovima koje imaju preko 10.000, a ne samo preko 35.000 do 100.000 stanovnika. Ujedno s obzirom da je dužnost zamjenika općinskog načelnika koji se bira zajedno s njim brisana iz odredaba prijedloga zakona dodaje se opća norma slijedom koje se odredbe zakona koje se odnose na zamjenika gradonačelnika koji se bira zajedno s gradonačelnikom odnose i na zamjenika općinskog načelnika koji se bira zajedno s općinskim načelnikom. Slijedom prihvaćenih amandmana Članak 16. sada glasi: Članak 41. mijenja se i glasi: U županiji koja ima više od 250.000 stanovnika i gradu koji ima više od 100.000 stanovnika župan i gradonačelnik imaju 2 zamjenika koji se biraju zajedno s njima na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu. U županiji koja ima do 250.000 stanovnika, jedinici lokalne samouprave koja ima preko 10 000 do 100 000 stanovnika i grad u kojem je sjedište županije župan i gradonačelnik odnosno općinski načelnik imaju jednog zamjenika koji se bira zajedno s njim na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu. Odredbe ovog zakona koje se odnose na zamjenika gradonačelnika koji se bira zajedno sa gradonačelnikom primjenjuju se i na zamjenika općinskog načelnika koji se bira zajedno sa općinskim Kao prvo u mojih 12 saborskih godina sa izuzetkom četiri ministarske ovo je prvi amandman koji mi je Vlada prihvatila kao pojedincu. U tom smislu se doista brinem kako je gospođa Borić rekla. Drugo. Prihvaćanje ovog amandmana je u stvari sadržajno nepotrebno jer se prihvaćanjem amandmana HDZ-a u izmijenjenom obliku s čime se gospodin Klarić složio niste trebali onda prihvatiti naš amandman jer će on postati sastavni dio teksta ovako kako ste prihvatili u klubu HDZ-a. Kolegica Udović i ja smo željeli otkloniti jednu nelogičnost sa elementima urbanog rasizma koji je bio u amandmanu HDZ-a, a to je da jedno vrijedi za gradove, a drugo za općine bez obzira na broj stanovnika. I naša intencija nije bila u startu povećati broj dužnosnika, nego samo ako je granica tolika da vrijedi za gradove i za općine. Prema tome, bez prihvaćanja intencija amandmana ovaj zakon bi bio neustavan. Jer ne može biti da nešto vrijedi za grad od 10 000 stanovnika, ne vrijedi iznad 10 000 stanovnika ne vrijedi za općinu. U tom smislu kako bi izbjegao dalje insinuacije, aluzije itd. te kako je ovaj amandman postao nepotreban obzirom da ste prihvatili HDZ-ov amandman sa našom intencijom, kolegica Udović i ja povlačimo amandman bez ikakvih posljedica za stanje lokalne samouprave.

Amandman se ne prihvaća. Prijedlog je protivan duhu i smislu čitavog zakona kao i službeničkog sustava u lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi. Nije jasno kakvi su to savjetnici i koji je njihov status, a naročito profesionalni savjetnici kao što je predloženo amandmanom.

Upravo ovim amandmanom se to htjelo izbjeći, jer će upravo velik dio onih zamjenika gradonačelnika, onaj manji koji je još obrisan završiti na savjetničkim mjestima. I nikakve uštede u proračunima lokalnih jedinica neće biti. Dapače, s druge strane bit će proračunske stavke još veće prvenstveno na izdavanje naknada za savjetnike i sve uposlenike u gradovima i općinama. Amandman se ne prihvaća. Što se tiče drugog stavka slijedom kojeg bi dužnost zamjenika i nadalje ostala u svim jedinicama isto je protivno ciljevima predlagatelja zakona. Pa ako sam dobro shvatio ciljevi predlagatelja zahtijeva su između ostalog i troškovna racionalizacija koja se zapravo ovim posljednjim amandmanima koji su prihvaćeni izuzetno narušila. Dakle, zapravo dapače amandmani koje sam dao, predložio su baš u skladu sa ciljevima jer se njime zapravo održava da svi župani i gradonačelnici, načelnici imaju zamjenike, ali da su volonteri bez naknade. Dakle, da ne primaju plaću za svoj rad.

Amandman se ne prihvaća. Amandman je bespredmetan. S obzirom da se ne prihvaća amandman broj 18. Pa dakle isto kao i prethodno s time da bi se nadovezao da i prethodni ovaj amandman su u ovisnosti o amandmanu pod rednim brojem 42. Tako da molim glasanje. Amandmanima 26. omogućit će se da općinski načelnik, odnosno gradonačelnik koji je izabran neposredno na izborima bez svog zamjenika u slučaju svoje spriječenosti sam imenuje osobu od svog najvećeg povjerenja koja će ga privremeno zamijeniti. U jedinici u kojoj ima zamjenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina ili hrvatskog naroda tamo gdje pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva može odrediti tog zamjenika da ga privremeno zamjenjuje, a može odrediti privremenom zamjenika iz reda članova predstavničkog tijela. Takvu odluku općinski načelnik ili gradonačelnik donijet će na početku mandata, te je u tijeku mandata može promijeniti. Sada glasi: „Iza članka 43. dodaje se članak 43a. koji glasi: Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika i gradonačelnika koji nemaju zamjenika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik, odnosno gradonačelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti općinskog načelnika odnosno gradonačelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik odnosno gradonačelnik na početku mandata iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno pripadnika hrvatskog naroda u jedinicama u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva ili iz reda članova predstavničkog tijela. Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda člana predstavničkog tijela općinski načelnik odnosno gradonačelnik može promijeniti tijekom mandata. Zamjenik općinskog načelnika odnosno gradonačelnika iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno pripadnika hrvatskog naroda u jedinicama u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva ili član predstavničkog tijela iz stavka 1. ovog članka je privremeni zamjenik općinskog načelnika odnosno gradonačelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika odnosno gradonačelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik odnosno gradonačelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost. Privremeni zamjenik je ovlašten obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi osiguralo nesmetano funkcioniranje općine odnosno grada [[Upadica: Hvala.]] Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika odnosno gradonačelnika ostvaruje prava općinskog načelnika odnosno gradonačelnika.

27. amandman Kluba zastupnika SDSS-a, zastupnika Furia Radina i zastupnika Roberta Jankovića. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Amandman se prihvaća u izmijenjenom obliku sukladno sadržaju amandmana 26. Amandmanima 26. i 27. omogućit će se da općinski načelnik odnosno gradonačelnik koji je izabran neposredno na izborima bez svog zamjenika u slučaju svoje spriječenosti sam imenuje osobu od svog najvećeg povjerenja koja će ga privremeno zamijeniti. U jedinici u kojoj ima zamjenika iz reda pripadnika nacionalne manjine ili hrvatskog naroda tamo gdje pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva može odrediti tog zamjenika da ga privremeno zamjenjuje, a može odrediti privremenog zamjenika iz reda članova predstavničkog tijela. Takvu odluku općinski načelnik ili gradonačelnik donijet će na početku mandata te je u tijeku mandata može promijeniti. Slijedom prihvaćenih amandmana Članak 19. sada glasi: Iza Članak 43. dodaje se Članak 43a. koji glasi: Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika i gradonačelnika koji nemaju zamjenika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik odnosno gradonačelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika odnosno gradonačelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik odnosno gradonačelnik na početku mandata iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno pripadnika hrvatskog naroda u jedinicama u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva ili iz reda članova predstavničkog tijela. Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova predstavničkog tijela općinski načelnik odnosno gradonačelnik može promijeniti tijekom mandata. Zamjenik općinskog načelnika odnosno gradonačelnika iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno pripadnika hrvatskog naroda u jedinicama u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine većinu stanovništva ili član predstavničkog tijela iz stavka 1. ovog članka je privremeni zamjenik općinskog načelnika odnosno gradonačelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika odnosno gradonačelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik odnosno gradonačelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost. Privremeni zamjenik je ovlašten obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje općine odnosno grada. Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika odnosno gradonačelnika ostvaruje prava općinskog načelnika odnosno gradonačelnika. Ako uslijed okolnosti iz stavka 1. ovog članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika odnosno gradonačelnika u toj jedinici raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika odnosno gradonačelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika odnosno gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade RH. Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika odnosno gradonačelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika odnosno gradonačelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik odnosno gradonačelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti odnosno u slučaju iz stavka 6. ovog članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade RH. O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovog članka općinski načelnik odnosno gradonačelnik ili pročelnik upravnog tijela općine odnosno grada nadležnog za službeničke odnose dužan je obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela odmah po nastanku tih okolnosti.

Ja sam iznimo dao da govorite puno duže nego što možete baš zato da se pročita cijeli članak, ovo je jako dugi članak ali radi opće jasnoće da ne bi bilo nekakvih nedoumica oko toga. Ovo nije bilo radi opće jasnoće ovo je bilo ispravno šta je državni tajnik pročitao, ali onda u tom smislu je bespredmetno prihvaćanje amandmana Kluba HDZ-a jer je bio na isti članak. Znači Vlada je prihvatila amandman Kluba zastupnika SDSS-a, gospodina Radina i gospodina Jankovića na Članak 19. tako da je ona dala svoj Članak 19. koji je inkorporirao i prijedloge HDZ-a kao u slučaju onog amandmana gdje su HDZ i kolega Udović i ja ovoga predložili pa je Vlada inkorporirano prihvatila pa sam ja povukao amandman. Dakle, ispravno bi bilo da HDZ povuče amandman, da se gospođa Jeckov složi sa obrazloženjem i onda je to napravljeno tako. Ali sad hoće li HDZ povući amandman to ćemo vidjeti.

Slažemo se i prihvatamo u izmjenjenom obliku. Hvala lijepa. Amandman se ne prihvaća. Predloženo propisivanje je suvišno jer se radi o privremenom zamjeniku koji nema isti status kao zamjenik izabran s općinskim načelnikom i gradonačelnikom.

Ali vidim da ste već u nekim drugim amandmanima prihvatili isto razmišljanje da se mora znati tko je zamjenik u nekim posebnim slučajevima i evo mi povlačimo. Ne treba se glasati za ovaj amandman. Ali apel Ministarstvu. Krenite odmah u izmjenu zakona, u izradu novog Zakona o jedinicama lokalne samouprave. Ovo sve što radimo je samo kozmetički. 2021. trebamo donijeti zakon koji bi stupio na snagu 25. kako bi svi znali sva pravila igre i onda će nam i lakše biti svima da odlučimo o tome. Novi zakon mora riješiti i financiranje jedinica lokalne samouprave na jedan bolji i kvalitetniji način. Mora omogućiti građanima bolju uslugu, a jedinice lokalne samouprave i regionalne uprave služe za to da građanima bude bolje da svoju uslugu koju trebaju stvarno i konzumiraju na brz i efikasan način. Hvala. 29. amandman Kluba zastupnika IDS-a. Hvala lijepo. Amandman se ne prihvaća. Predloženo rješenje nije suglasno s rješenjima iz prihvaćenih amandmana 26 i 27. Hvala. 30. amandman Odbora za zakonodavstvo. Amandman se prihvaća. Amandman se ne prihvaća. Predlagatelj je mišljenja da nije opravdano oduzeti jedinicama pravo na uređivanje njihovog unutarnjeg ustrojstva i pravo na obavljanje poslova radi kojih su i ustrojene isključivo primjenom kriterija malog broja stanovnika do 5 tisuća. Istodobno predloženim rješenjem znatno bi se narušili odnosi unutar lokalnog službeničkog sustava, jer poslove pojedine jedinice ne bi obavljali službenici te već neke druge jedinice, a što bi uzrokovalo niz problema statusne naravi. Ukoliko nije broj stanovnika onaj kriterij temeljem kojega bismo trebali ići u određeni oblik preustroja, daj mi recite onda koji bi to kriterij bio. Je li fiskalna opravdanost postojanje određene jedinice lokalne uprave i samouprave ili nešto treće? Dakle ako je fiskalna onda ne znam koliki broj jedinica lokalne uprave i samouprave može opstati u tom smislu i koliko njih na kraju krajeva posluje likvidno bez da kasni sa plaćanjem određenih naručenih i izvršenih radova. Vlada vrlo neambiciozno predlaže da jedinice lokalne samouprave koje nemaju mogućnost osigurati obavljanje upravnih i stručnih poslova u okviru svojih upravnih tijela dužne su osigurati obavljanje tih poslova zajednički sa drugom jedinicom lokalne samouprave. Tko će procijeniti da one nemaju mogućnost obavljanja upravnih i stručnih poslova? Tko će ih natjerati ili barem stimulirati da ih obavljaju zajedno sa drugim jedinicama lokalne uprave i samouprave? Odredba ova neće postići apsolutno nikakav rezultat. Umjesto toga Most je predložio ozbiljnu racionalizaciju sa značajnim fiskalnim uštedama prema kojim u jedinici lokalne samouprave manjom od 5 tisuća stanovnika nema upravnog odjela. Za njih poslove obavljaju naravno veći gradovi izuzev otoka gdje ovisno o onima koji se uklapaju u ovaj kriterij imaju zajednički jedinstveni upravni odjel. Amandman je istovjetan prethodnom amandmanu Kluba zastupnika Mosta te se ne prihvaća iz razloga navedenih uz prethodni amandman. Dakle u praktičnome dijelu unutar sadašnjeg zakona mi imamo mjesne odbore i gradske kotareve koji niti fiskalno, a niti zakonodavno nemaju u formalnome smislu nekakve ovlasti temeljem kojih bi zapravo mogli odraditi puno veći posao koji u praksi objektivno se kao takav odraditi može. Vlada ovim izmjenama Zakona planira uštedjeti negdje oko znači nekakvih 600 milijuna kuna u periodu od 5 godina. Ne razumijem iz kojeg razloga onaj ukupan postotak koji se može izdvajati za plaće od izbornog proračuna u jedinice lokalne (regionalne) uprave i samouprave od 20% kada bi se on spustio na 10%, na 10% vi biste ušparali u rasponu od 5 godina 7 i pol milijardi kuna. Ja sam sretan zbog svih ljudi koji u jedinici lokalne uprave i samouprave rade, koji dobiju posao, koji se zbrinu. Međutim kažu da je najčešći rad u dvosmjenskome radu jer ne mogu od broja djelatnika svi stati u jedan prostor. Spomenut ću vam primjer Grada Splita koji je klasičan dokaz paradoksalnosti ovog postotka koji je u zakonu i dalje ostao kao takav. Dakle, grad od 180 tisuća stanovnika ima više od 500 ljudi zaposlenih u gradskoj administraciji, a primjerice Grad Malmo na više od 300 tisuća stanovnika ima 104 čovjeka zaposlena u administraciji. Dakle, ovaj Zakon volio bih evo i da dođe do uštede od 130 milijuna kuna. Hvala lijepo. Amandman se ne prihvaća. Transparentnost trošenja javnih sredstava dio je materije koja se uređuje Zakonom o proračunu i drugim propisima iz djelokruga Ministarstva financija. Pa budući da je najizvjesnije da se upravo kroz Zakon o pravu na pristup informacijama to radi a prije nego Ministarstva financija, a posebice da svoju ulogu u onome kako se proračuni u lokalnim jedinicama provode da se neće svi morati žaliti povjereniku za pravo na pristup da bi dobili to nadam se i HDZ-e obećao da će tražiti transparentne lokalne proračune, pa ćemo vidjeti tko onda za to odgovara. Pa ne može se Ministarstvo financija dodatno time baviti transparentnošću mislim. Predloženi opisi nisu uobičajeni u nomotehnici.

Znači to su vaše riječi da moraju dakle informacije biti lako dostupne i pretražive, dodaju riječi „i razumljive za građane koji nisu financijski stručnjaci“ Ako ste vi stavili da informacije budu lako dostupne i pretražive, onda stvarno sumnjam u vašu ocjenu da je dodatak „i razumljive za građane koji nisu financijski stručnjaci“ nešto sasvim skaredno u svijetu zakonodavstva. Znači informacije o trošenju proračunskih sredstava na mrežnim stranicama općina, gradova i županija trebaju biti dostupne i pretražive kao što ste sami rekli. Ali i predstavljene na način da je vidljiva i svima razumljiva politika grada i općine. Prema tome, ako se ovo stavilo, ne vidim razloga zašto se nije moglo staviti i taj dodatak koji bi još više išao za samim ciljem onoga što se željelo postići transparentnošću koja se opisala kao lako dostupna i pretraživa. Propisivanje vrste i količine informacija o trošenju proračunskih sredstava na predložen način nije mjesto u sustavnom zakonu.

Postavlja se pitanje zašto se ta odredba uopće onda nalazila u ovom Zakonu, a ne kada se radi izmjena odgovarajućeg zakona? Ovaj amandman je dakle po mom mišljenju ipak, ipak mu je mjesto ovdje i zapravo se ne ulazi ovdje u detalje, nego se kako je bilo rečeno kada se predstavljao zakon samo definira okvir za kasnije reguliranje u odgovarajućem zakonu. Ono što je cilj ovog amandmana je da taj okvir bude samo malo jasniji i taj okvir je zapravo po uzoru na transparentnost koja se pokazala dobrim u Gradu Svetoj Nedelji koji su do sada pratili Grad Zlatar i Grad Vrgorac i koja je od građana već izuzetno dobro prihvaćena i ne vidimo zašto se ne bi dobre prakse stvarno počele u ovoj državi uvažavati. Hvala lijepo. Amandman se ne prihvaća. Određenje da informacije budu lako dostupne obuhvaća i to da budu dostupne svakome, a detalji će se urediti posebnim propisima. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora gospodine Reiner, poštovana Andrea Sever Koren i poštovani gospodine Sanjine Rukavina državni tajniče. Znate što? Rekao sam si idem napisati jedan amandman koji će sigurno proći. Da objasnim. Ovim amandmanom sam predložio, prevario sam se je li, ali ovim amandmanom sam predložio da se unaprijed i zakonski izričaj i uskladi sa preporukama povjerenika za informiranje o javnosti i dostupnosti podataka o radu tijela javne vlasti. Dakle, moj amandman je poboljšanje zakonskog teksta. Njime se želi precizirati da se svi podaci o lokalnim proračunima budu dostupni u strojno čitljivom obliku, tako da i znanstvenici i svi ostali mogu lako eksportirati, analizirati, a ne da ih korisnici podataka moraju ručno prepisivati. Vidim da Vlada ne razumije smisao amandmana. Pa tražim glasovanje u nadi da evo ovdje u Saboru ipak sjede razboritiji ljudi. Čini mi se kao da sam vam pripremio vrhunske uštipke u ovo predblagdansko vrijeme i uz dobru šljivu onda sam vas pozvao da skupa se podružimo, da vas počastim, a vi ste i to odbili. Hvala. 37. amandman zastupnika Željka Pavića. Hvala lijepo. Amandman se ne prihvaća. Propisivanju tabličnog oblika i nivoa analitike podataka za objavu nije predmet sustavnog zakona, već će se takvi detalji urediti posebnim propisima. Moj amandman se ne odnosi samo na prikaz podataka. Ne znam zašto niste prihvatili da se ispravi ono što u zakonu krivo piše? Vi tamo kažete da ćete dati informacije, a zapravo bi lokalna samouprava trebala dati podatke. Na temelju tih podataka koji bi se tamo očitovali automatikom. što je predložio i kolega prije mene, slično sam predložio i ja. Zapravo bismo omogućili našim građanima i ljudima koji su zainteresirani za proračun da taj proračun normalno proučavaju. Sada sa ovim što ste napisali u zakonu zapravo se očekuje od naših građana, od naših birača da zapravo uzmu te podatke i prepisuju ih iz nekog formata koji nije … čitljiv znači iz nekakvog PDF-a, možda iz nekakvih drugih formata, a to za nas nije prihvatljivo. Govorili ste o transparentnosti, govorili ste o otvorenosti, govorili ste o smanjenju broja dogradonačelnika i načelnika. Vidjeli smo od tog broja smanjenje je jako malo. Od otvorenosti gotovo ništa. Znači niste smanjili onaj broj odnosno onaj postotak za potreban broj potpisa za referendum. Znači, građani o tome ne mogu odlučivati. Sada kada i govorimo o transparentnosti kakva je to sada reforma? Ne tražimo ništa posebno, samo da te podatke možemo očitati i da se ono što se zove podatak bude stvarno podatak, a ono što je informacija da bude informacija. Pa dajte molim vas razmislite još jedanput i pogledajte da li ćete barem tu nomotehniku promijeniti, jer nije … [[ne razumije se]] napisana. Hvala lijepa.

Hvala lijepo. Amandman se ne prihvaća. Amandman je bespredmetan slijedom neprihvaćanja amandmana broj 18. 40. amandman Odbora za zakonodavstvo. Amandman se prihvaća. Tekst je nomotehnički usklađen. Amandman je bespredmetan slijedom neprihvaćanja ostalih amandmana istog predlagaelja.

Rješenja vezana uz način obavljanja dužnosti iz važećeg zakona predlagatelj Prijedloga zakona smatra primjerenima. Dakle, ukoliko je cilj ovim zakonom između ostalog napraviti iracionalizaciju troškova unutar jedinica lokalne regionalne područne samouprave, onda svakako bi definiranje volonterske, definiranje pozicije svih zamjenika kao volontera doprinijelo tom cilju i stoga ostajem kod traženog amandmana. Tekst je brisan kao suvišan. Hvala lijepa. Time smo završili o ovome.

Zaključak se ne prihvaća. Nije jasno dovođenje u vezu predloženo podnošenje izvješća s donošenjem ovoga Zakona. Gospodine državni tajniče da ste iza riječi „nije“, da ste iza riječi „zaključak se ne prihvaća“ stavili točku puno bi manje imao vam prigovoriti, jer ako vi ne vidite ove izmjene Zakona i vezu sa Strategijom razvoja javne uprave onda doista ne znam tko bi to trebao vidjeti. Dakle, ministar Malenica cijelo vrijeme govori o reformi koja se provodi ovim zakonima.

Dakle, ovo je baš, baš je jasna veza između Strategije i izmjena ovoga Zakona. I naravno i neovisno o tome Ured predsjednika Vlade jer tako piše u Strategiji bi trebao izvijestiti Hrvatski sabor o do kraja ožujka ja se nadam 2021. o provedbi Strategije razvoja javne uprave. Onda bi bilo prilike malo više porazgovarati o javnoj upravi u cjelini. Tako da žao mi je što je Vlada propustila tu priliku da nam prezentira što je napravila i da se malo pohvali. To je ustvari vrlo nelogično. Ako je Vlada radila na provedbi Strategije onda bi trebala jedva čekati da dođe u Sabor se pohvaliti s time što je radila, a ne odbijati ovaj prijedlog koji je Vladi de facto dana loptica na volej i treba samo zakucati. A vi ste i s ovim zakonima i sada sa ovim zaključkom promašili cijeli teren ako bi to teniskim rječnikom rekli. Tražimo glasanje.

Amandmane su podnijeli zastupnik Davor Nađi zajednički Klub zastupnika SDSS-a, zastupnik Furio Radin i zastupnik Robert Jankovics, zatim Klub zastupnika HDZ-a. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave poštovani Sanjin Rukavina.

Molim poštovani državni tajnik. Amandman se prihvaća u izmijenjenom obliku.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 3. koji se mijenja i glasi: „Radi ostvarivanja odgovarajuće zastupljenosti nacionalnih manjina u predstavničkom tijelu Vlada Republike Hrvatske raspisat će dopunske izbore za predstavnike nacionalnih manjina u roku od 90 dana od konstituiranja predstavničkog tijela jedinice u kojem slučaju broj članova predstavničkog tijela može biti paran.“ Amandmanom se odredbe važećeg Zakona o lokalnim izborima članak 107. Usklađuje sa odredbama Ustava Republike Hrvatske kojim je propisano da se pravo na samoupravu ostvaruje preko lokalnih odnosno područnih regionalnih predstavničkih tijela koja su sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima na temelju neposrednog i jednakog i općeg biračkog prava te s člankom 3. Ustava kojim je propisano da su među ostalim sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i vladavina prava najviše vrednote ustavnoga poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava. Zakona uređeno je utvrđivanje zastupljenosti nacionalnih manjina u predstavničkom tijelu na provedbenim izborima te se sada propisuje da će radi ostvarenja odgovarajuće zastupljenosti nacionalnih manjina u predstavničkom tijelu Vlada Republike Hrvatske raspisati dopunske izbore za predstavnike nacionalnih manjina u roku od 90 dana od konstituiranja predstavničkog tijela jedinice u kojem slučaju broj članova predstavničkog tijela može biti paran, a umjesto dosadašnjeg principa povlačenja dodatnih članova s izbornih lista. Prihvaća se u malo izmijenjenom obliku. Dakle, i imamo amandman Kluba zastupnika HDZ-a. Hvala lijepo. Amandman se prihvaća. Slijedom prihvaćanja amandmana propisuje se mirovanje mandata po sili zakona člana predstavničkog tijela koji je općinski načelnik odnosno gradonačelniku koji nema zamjenika odredio da ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti slijedom kojih je privremeno omogućen obavljati svoju dužnost od dana kada je općinski načelnik odnosno gradonačelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ilii drugih razloga spriječenosti. Izjašnjavanje o amandmanima na Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Gradu Zagrebu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 78. Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo.

Suvišan dio teksta u odredbi je brisan. Hvala lijepo. Znači postaje sastavni dio zakona. Time bismo završili sa očitovanjem o amandmanima i raspravi o amandmanima, a ujedno i sa današnjim radom, pa bih ja najavio glasovanje sutra u 10 sati o amandmanima i ostalim točkama.